Ve druhém čtení vládního návrhu zákona, které proběhlo dne 17. června tohoto roku, byly uplatněny pozměňovací návrhy poslance Karla Smetany, který do návrhu přijatého zemědělským výborem doplňuje část týkající se náhrady nákladů u kontroly dovozů produktů ekologického zemědělství z třetích zemí v působnosti Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského, s nímž vyslovujeme souhlas. Dále pozměňovací návrh Davida Pražáka týkající se požadavků na vzdělání a praxi inspektorů, kteří provádějí kontroly osob podnikajících v ekologickém zemědělství, s nimiž vyslovujeme také souhlas. Zemědělský výbor jako výbor garanční projednal návrh zákona na své 10. schůzi konané dne 21. června tohoto roku a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v navrženém pořadí. Děkuji, pane ministře, za předložení. Nyní otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, paní předsedající, paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové. A jsem rád, že se tento zákon dostal do finále, dá se říct.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové, jak zde řekl pan ministr, zákon o zemědělství bylo zapotřebí nějakým způsobem novelizovat, protože novela, která zde byla přijata, už byla zastaralá a byla nevyhovující.

Já bych se chtěl v krátkosti zastavit u pozměňovacího návrhu, který předložil pan kolega Smetana.